Děkuji za slovo.

Samozřejmě, že tak učiním.

Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Můžeme tedy pokračovat. A budeme pokračovat vystoupením paní poslankyně Hany Aulické, připraví se pan kolega Kováčik.

Tak, paní poslankyně, máte slovo.

Já vám, paní poslankyně, samozřejmě zjednám pořádek a klid. Hloučky, které tady jsou, požádám, aby diskutovaly jiné téma, než je druhé čtení státního rozpočtu, mimo jednací sál.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Nebudu dávat pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu, a přesto přednesu návrh, kterým jako Poslanecká sněmovna bychom doprovodili zákon o státním rozpočtu v okamžiku, kdy bude přijat, o doprovodné usnesení.

Odůvodnění.

Jsem přesvědčen o tom a čím dál tím více už to nejsme jenom my komunisté, ale čím dál tím více hlasů jak od veřejnosti, tak od některých z vás, kolegyně a kolegové z jiných poslaneckých klubů, slyšíme, že je na čase, aby se voda vrátila do českých rukou, když to řeknu hodně zkráceně. K tomu ale, jsem přesvědčen, musíme jako zákonodárci vytvořit alespoň primárně základní podmínky.

Proto mi dovolte přečíst návrh, předložit vám návrh doprovodného usnesení k návrhu státního rozpočtu pro rok 2019 a ten zní takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky o navýšení výdajů rozpočtu rezortu Ministerstva zemědělství o 1 mld. korun k přednostnímu použití na výkup majetkových podílů společností vodovodů a kanalizací do majetku obcí.